Děkuji vám, pane místopředsedo.

Obce se řídí podle toho, jak jsou řízeny, a musím vědět, jaké prostředky mám či nemám. Ale když tady mluvíte jenom o Ústeckém kraji, teď mám na mysli jiného pana kolegu, který tady vystupoval, je i kraj Moravskoslezský.

Děkuji. Prosím. Naprosto s tím souhlasím.

Naprosto souhlasím s tím, že podobně dotčený je i kraj Moravskoslezský.

Já vám děkuji. Nikoho nevidím, že se hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Pro pořádek se ptám, nemám zaznamenáno, že by padl návrh na vrácení zákona garančnímu výboru. V tom případě budeme pokračovat a já zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Já už jenom velice krátce se přihlásím, jak už jsem avizoval, k pozměňovacím návrhům.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já vám děkuji. Děkuji za slovo.

Děkuji vám. Nyní tedy paní poslankyně Hana Aulická. Prosím.

Já vám děkuji a táži se, zda ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane ministře.

Co se týče oněch konkrétních návrhů. Z hlediska termínu.

My jsme to v jedné variantě měli. Nenašli jsme pochopení ani u Ministerstva financí.